A teď se na vás, kolegyně a kolegové, obracím s vlastní zkušeností. Vzpomínáte si na svou státní zkoušku? Vzpomínáte se vůbec na své zkoušky a na tu obrovskou nervozitu a obrovské vypětí, které s touto zkouškou je spojeno a vůbec nevypovídá o osobním vztahu k té zkoušce nebo osobním výsledku té zkoušky? Pouze má nějaký obraz ta zkouška.